Ale nemyslím, že by tady na straně kohokoli z nás byla zlá vůle bránit dalšímu opodstatněnému zásahu nebo opodstatněné výjimce. Je jasné, že jednotlivé instituce hledaly rozumný kompromis, a já i po tom jednání a po hledání odpovědi na vaši interpelaci mám za to, že ho ty instituce našly. Děkuji a vnímám zájem o doplňující otázku.

To je první věc.

Ale pak je řada zásahů, které děláme jako mimořádný úkol. Příklad vám uvedu plošné vyhledávání v terénu, kde se ztratí třeba dítě nebo babička. Byť jde o to, že tam bude zachraňován lidský život, tak už na toto ty drony použít nemůžeme. Děkuji a ptám se, zda má pan ministr zájem o reakci?

Co se týče toho zmíněného příkladu z Hřenska, tam k tomu nemůžu podat žádnou přesnější informaci, neb to řízení probíhá.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře... V médiích se objevila tato informace: Německo zavede od dubna příštího roku cenově dostupnou celoněmeckou jízdenku pro regionální a městskou hromadnou dopravu. Měla by výrazně zlevnit a zjednodušit cestování především těm, kteří dojíždějí za prací a do škol.

Já rozumím, že mně teď přečtete, jaké máme slevy, kolik jich máme, ale já se ptám cíleně na celočeskou jízdenku, která bude pro regionální a městskou hromadnou dopravu.

Stačí mně taková odpověď, nemusí být úplně rozsáhlá. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme se skutečně i s Asociací krajů pustili do toho, jak upravit současné existující systémy, aby bylo možné dosáhnout moderní jednotné jízdenky. Podařilo se pro ni získat většinu dopravců osobních. Je samozřejmě odrazem tarifní politiky Ministerstva dopravy České republiky, je samozřejmě dražší, než je oněch 9 euro.

Ale nutno také říct, že německou vládu stála 2,5 miliardy eur, což je v přepočtu 62 miliard korun, a český rozpočet by na tohle určitě nedosáhl.

Velkým posunem se ukázalo spojení středočeského a pražského integrovaného systému, kde je opravdu možné z jednotlivých míst Středočeského kraje, ať už s použitím autobusů, nebo vlaků, se dostat například do centra Prahy. Bylo to nepochybně namístě.